68.

Prosím o úvodní slovo navrhovatele ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, máte slovo. Dobrý večer, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Nicméně budu velmi stručný.

Návrh zákona byl zpracován jako reakce na řízení EU Pilot, které bylo zahájené v důsledku nejasností při transpozici směrnice 2009/31/ES. Vláda navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení, neboť tento vládní návrh zákona je předkládán pouze z důvodu členství České republiky v Evropské unii v návaznosti na řízení EU Pilot zahájené kvůli nápravě transpozice směrnice. Důvodem pro návrh na vyslovení souhlasu v prvém čtení je skutečnost, že tento vládní návrh zákona je opravdu čistě technickou novelou, která reaguje na potřebu zavedení nových definic spolu se dvěma dalšími úpravami legislativně technického charakteru, přičemž touto novelou nevznikají žádné nové povinnosti a ani nedochází ke změně účelu zákona.

Děkuji za pozornost. Já děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta. Děkuji.

Já děkuji.

A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hájka, který byl určen jako zpravodaj pro prvé čtení. Prosím, máte slovo. Dobrý večer, paní místopředsedkyně, pane ministře páni ministři, jsou tady dva.

Každopádně potom v podrobné rozpravě navrhnu snížení lhůty na 30 dnů. Já děkuji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednoho přihlášeného a tím je pan poslanec Zahradník.

Já bych také samozřejmě mohl mluvit o samotném principu a významu této činnosti, ovšem to myslím, že můžeme nechat až na pokračující první čtení nebo druhé čtení. Když se dívám na návrh, který je zde předložený, tak on má řekněme dvě části.